Děkuji, paní místopředsedo. Já myslím, že by asi všechny přítomné v sále překvapilo, pokud by tady zástupci Komunistické strany Čech a Moravy nevystoupili tímto způsobem. Vždyť zaznělo to tady ode mne i od mých předřečníků, že skutečně ta reminiscence v nás na ty doby minulé je zřejmá. A proto já se ani nepohoršuji nad tím, co tady řekl pan kolega Kováčik. Možná bych ho jenom opravila v tom, že skutečně nejde nikomu z nás o to, abychom tady prověřovali konkrétní věci, které jsou v nějakém šetření. To až ve chvíli, kdy bude informace od ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů, že to šetření skončilo, tak se tím může zabývat stálá komise pro kontrolu GIBS. Mně jde prioritně o to, že já skutečně nepamatuji podobný rozsah opatření. A jak říkám, jsem 18 let v komunální politice v centru Prahy. Zažila jsem všechny ty demonstrace.

Tak, nyní pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Promiňte, já už jsem nechtěl vystoupit, ale přece jenom apel pana ministra, abychom byli velmi zdrženliví, než se to všechno vyšetří, mě vyprovokoval k tomu, abych vystoupil a řekl, že bych snad tento apel ještě pochopil, kdyby tento stejný metr měl pan ministr, i co se týče vyznamenání a odměn. Pane ministře, vy na jednu stranu říkáte ano, počkejme, než se to všechno vyšetří, já nechci nikoho odsuzovat a nikoho trestat dřív, než to bude černé na bílém.

Pane předsedo, máte slovo, já vám klid zjednám. Prosím, máte slovo. Vy jste tak nečinil, tak jsem si to troufl udělat sám.

A na druhé straně říkáte: ale musíme počkat do konce vyšetřování, než řekneme, jestli se někdo provinil. Chápete, jak vám to nemůžeme věřit? Že ten návrh na vyznamenání, a je možné, že ti pánové si ho zaslouží, já je teď nechci odsuzovat, ale že ten návrh na vyznamenání je v podstatě arogantní výsměch veřejnosti i řadovým policistům, protože říkáte, ať už se bude vyšetřovat, jak se bude vyšetřovat, já dobře vím, že tito dva lidé to dělali tak dobře, že nemám sebemenších pochyb. Teď jde o to, že my všichni ostatní pochybujeme, jestli tak dobře poslouchali pana prezidenta, anebo tak dobře bránili práva českých občanů. A tato pochybnost v nás ve všech zůstane.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Jenom vaším prostřednictvím, pane předsedající, krátká reakce k paní kolegyni Černochové a k jejímu neustálému podivu nad rozsahem těch opatření. Poslední srovnatelná návštěva zde proběhla před více než pěti lety. O reálném nebezpečí radikálů z Islámského státu se mluví tak zhruba tři roky.

Čili ta opatření reagovala právě na tato rizika. Ale víte, já mám pocit, že tady nejde ani tak o tu míru opatření a o ty jednotlivé snad možná excesy. Tady jde o politický problém pravice s Čínou. Ale protože je tady návaznost na Čínu, na vaše názory, co se týká otázek Tibetu a vyvěšování tibetských vlajek leckde, tak prostě rozumím tomu a chápu, že vás ta záležitost takovým způsobem zvedá, jak se říká, ze židlí, že stejná, nebo i třeba slabší opatření v případě návštěvy například pana prezidenta Obamy by vás nechala naprosto chladnými a opatření nebo zásahy, které dnes nazýváte excesy, by si nezasloužily vůbec ani nějakého povšimnutí. To mám pocit, že to je to hlavní, proč se tady dnes už nějakou dobu zabýváme touto situací. Já bych v této chvíli znovu zopakoval, že Komunistická strana Čech a Moravy nepodpoří program mimořádné schůze, dokud nebude ukončeno vyšetřování všech těch podání, která byla v této souvislosti podána. A teprve potom, až obdržíme závěrečnou zprávu, budeli téma ještě zajímavé, se budeme rozhodovat, jestli nám stojí za to se zabývat touto záležitostí v Poslanecké sněmovně, anebo jestli dáme přednost jiným prioritám. Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Prosím, pane ministře. Já už opravdu velmi krátce na dotaz váženého kolegy Kalouska vaším prostřednictvím. Ano, pane předsedo, já nemám pochyb o tom, že by selhal Tomáš Tuhý nebo pan plukovník Komorous. A já jsem nezjistil šetřením, nebo šetření, které bylo provedeno... Neexistuje náznak, že by existovalo politické zadání, že by tito pánové jakýmkoli způsobem byli ovlivňováni jakýmkoli politikem, ať už to byl pan prezident, nebo ministr vnitra.

Pan generál Tuhý je nejvýše postaveným policistou v zemi a měl by mít z mého pohledu i nejvyšší hodnost, vedle toho, že si to zaslouží.

Děkuji panu ministrovi. Nemám žádnou přihlášku s přednostním právem, mohu tedy pokračovat v pořadu schůze.

Já vás přivolám. Odhlásím vás všechny, požádám vás o novou registraci. Rozhodneme podle § 54 odst. 7 o pořadu schůze, kterou svolal předseda Poslanecké sněmovny na návrh poslanců. Počet přihlášených se ustálil. Zahájím hlasování číslo 2 a ptám se, kdo je pro schválení pořadu schůze. Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 125 pro 40, proti 66. Návrh nebyl přijat. Schůze se tedy nemůže konat.